Pozvánka vám byla rozeslána v pondělí 12. září tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh? Neeviduji.

Kdo je proti?

Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Jan Jakob, po něm pan poslanec Tomio Okamura a poté se stanoviskem klubu pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Svou přihlášku tedy stahuji. Děkuji. Pouze upřesňuji, že pan poslanec Aleš Juchelka se hlásí s přednostním právem, nikoli se stanoviskem klubu. Ale před ním ještě vystoupí dle pořadí pan předseda Tomio Okamura, kterého zde... A pan předseda přichází. Prosím, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, my jsme se domluvili, že první vystoupí za hnutí ANO pan poslanec Juchelka, a já vystoupím až po něm.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme otevřeli tuto speciální mimořádnou schůzi k sociálním tématům, abychom přesvědčili své ctěné kolegy, že je to důležitá součást celého balíku pomoci našim občanům, ale i organizacím pečujícím o pacienty v nemocnicích nebo o své klienty v domovech pro seniory. Nejdříve obecně. Stropy budou díky této vládě hodně nákladné, přesto...

A vy, pane poslanče, pokračujte, prosím. Děkuji moc.

V důsledku sociálního smíru je potřeba tedy udělat celou řadu opatření a je škoda, že tato vláda svými opatřeními navyšuje počty lidí závislých právě na sociálních dávkách, i těch, kteří to nepotřebují, pracují, jsou aktivní, místo aby udělala opatření, která je do dávkového systému nepoženou. I proto je příspěvek na bydlení pro některé skutečně nepřekousnutelnou překážkou si o něj požádat. Řekněme si to na rovinu, vážení kolegové, tepleji už nebude, začíná topná sezona, někde teploty v České republice během nadcházejícího víkendu nestoupnou nad 13 stupňů. Už to není v dimenzích slov, ale na řadu přicházejí činy. Jsme připraveni začít pomáhat? I proto jsme jako hnutí ANO dali několik doporučení v rámci našeho balíku 28 návrhů opatření boje s krizí, kde jsou vedle těch výsostně odborných témat i témata sociální.

Já vás poprosím, kolegyně a kolegové, jak poslankyně a poslance, tak i členy vlády, aby nerušili pana poslance v jeho projevu.

Já jsem jich za poslední dobu potkal celou řadu. Přinášeli své účty, názory, buchty...

Jedno ale mají společné.

Mají, ale už nemohou mít více, už zkrátka nemůžou.

To můžeme udělat. V novém volebním období jsme schválili pětistovku za vychované dítě a v tuto chvíli přinášíme do Sněmovny úpravu důchodů v rámci základní výměry a zásluhovosti, aby na tom nebyli biti ani jedni, tedy aktivní důchodci, a ti, kteří pracovat nemohou, aby se mimořádnými valorizacemi tak znatelně neotevíraly nůžky mezi seniory. Důchody si v tom zaslouží mírnou úpravu. V brzké době hnutí ANO to dá do Sněmovny jako návrh novely zákona.

Je to jeden z tisků, které si myslím zaslouží vaši pozornost a podporu.

S tím nepřímo souvisí příspěvek na bydlení. Normativní náklady na bydlení již dávno nestačí. Ale mělo to přijít už dávno, a kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Pokud se ta opatření neudělají včas, a hlavně s jistou odvahou, může to ublížit, dokonce být kontraproduktivní. Navýšení v této výši zatíží rozpočet asi o 2 miliardy korun, které se na příspěvku na bydlení vyplatí. Nízkopříjmové domácnosti, a jsou to i některé mladé rodiny, které mají malé děti, tak dosáhnou na příspěvek na bydlení, ale řekněme si na rovinu: je důstojné, aby senioři, kteří pracovali 43, 45 let, chodili na úřad práce či se v sedmdesáti i více letech snažili zvládnout elektronické podání? Skutečně nešlo dříve udělat nějaké opatření, než nám aktivní rodiny skončí na sociálních dávkách?